Rozpravu jsme přerušili. Prosím pana ministra průmyslu a pana poslance Kučeru, který je zpravodajem, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Pan ministr se hlásí. Prosím, máte slovo.

Velmi se omlouvám, pane ministře. Prosím, pane ministře.

Hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy, kde se podřazuje CzechInvest pod působnost zákona o státní službě. Není to dobrý nápad, proto bych chtěl požádat o hlasování po bodech, o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

To bychom byli bývali zvládli exekutivními rozhodnutími, protože dostat nějakou instituci pod služební zákon je lehčí než cokoliv jiného. Nicméně si myslím, že zejména do doby, než bude služební zákon aspoň trochu zpružněn, není dobré, aby tam bylo více lidí, než je opravdu zapotřebí. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečná slova. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Dobrý den.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 545/3 v následujícím pořadí: Za prvé hlasovat pozměňovací návrhy A. Za druhé hlasovat o návrhu zákona jako celku. To je velmi jednoduchá procedura. Dobrá, prosím.

V tom případě se zeptám Sněmovny v hlasování, které jsem zahájil, zda souhlasí, aby se hlasovalo tak, jak navrhl pan ministr, to znamená po jednotlivých bodech. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Prosím teď pana zpravodaje, aby podle schválené procedury přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

Stanovisko?

Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování.

Hlasování má číslo 324. Tento návrh byl přijat. Dál prosím.

Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.